Fakt se to nedaří! Děkuji.

Chtěl bych poděkovat paní poslankyni Procházkové, že vystoupila. Takže myslím, že rozprava má sloužit k tomu, abychom ta témata probrali, v tomto případě abychom probrali to, že pan premiér nechodí na interpelace, nechodí do Sněmovny, které má být zodpovědný, a přitom se jí nezodpovídá. Přečtu omluvu.

Děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat své velmi vážené kolegyni Procházkové, že se tady chopila role vystoupení v rozpravě za vládu, protože je v podstatě jediná, kdo tady za vládu byl schopen vystoupit. Pan ministr tady sedí asi jenom kvůli tomu, aby se to jednání nepřerušilo.

Děkuji. Jenom připomínka na interpelaci může odpovídat pouze interpelovaný. Samozřejmě pan ministr se může zúčastnit rozpravy s přednostním právem, ale nemůže odpovědět na interpelaci. A to je podstatou interpelace. Další faktická poznámka pan poslanec Ondráček, poté pan poslanec Pražák. Děkuji, pane předsedo. Já tady čekám taky na vás.

Pan poslanec Pražák. Dobré dopoledne.

Obráceně zase pan premiér je taky řádně omluven. Děkuji.

Děkuji za slovo. Zaprvé fakticky.

Každopádně pan Havlíček mohl odpovědět s přednostním právem, o což ho požádal pan předseda Michálek. Každopádně já jsem nevěděl o tom, že pan Ondráček tu čeká na odpověď na svou interpelaci. Proto navrhuji přerušit tuto interpelaci do dalších písemných interpelací. Děkuji. Zaznamenal jsem návrh na přerušení. Poprosím vás o opětovné přihlášení.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Prosím paní poslankyni, aby uvedla svoji interpelaci.

Třeba Slovensko to umí. Stejně tak u nás měli tito lidé s invalidním důchodem třetího stupně, předtím se tomu říkalo plný invalidní důchod, do roku 2011 také stejné slevy na železnici jako starobní důchodci.